Ano, vnímám, než budeme pokračovat dalším hlasováním, tak jsem vás všechny odhlásil. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

Budeme pokračovat návrhy pana předsedy Michálka.

Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 24, přihlášeno 162, pro 80, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Je to možné.

Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 31, přihlášeno 164, pro 83, proti 3. Návrh byl přijat.